Tedy úřad práce navštíví rovnou dvakrát. Přeplněné úřady práce samozřejmě nebudou stíhat plnit časové termíny. A navíc bez uvážení jakýchkoli hospodářskopolitických souvislostí.

Plánovaná změna by snížila tu část, která se promítá do valorizace, a to z poloviny na jednu třetinu. Důsledkem tohoto opatření bude, že čím déle budou penzisté žít a dostávat důchod založený na příjmech z předchozích let a s valorizací pouze jedné třetiny růstu reálných mezd, tím více budou zaostávat jejich životní podmínky za celou společností.

Skutečně chceme, aby se starší generace, která již není schopna zvýšit své příjmy prací, propadala do chudoby ve srovnání se zbytkem společnosti, přes to, že po celý život pracovala a plnila své povinnosti? Je opravdu žádoucí tento vývoj? Za to chcete hlasovat ve třetím čtení?

Snažili jsme se snížit rozdíly mezi jednotlivými generacemi důchodců.

Na první pohled logické. Avšak existuje zde problém nastavení spotřebního koše, který se používá pro výpočet tohoto indexu.

Používání dvou různých indexů má své opodstatnění.

Plány vlády zahrnují také zvýšení minimální potřebné doby pojištění pro nárok na předčasný důchod z 35 na 40 let. Tento značný skok může představovat problém pro ty, kteří spoléhají na možnost předčasného odchodu do důchodu z jakéhokoliv důvodu již nyní. Agregovaně nevytváří tato změna pro současnou generaci zásadní problém, avšak pro mladší ročníky, které z důvodu delší doby studia vstupují do ekonomické aktivity později než předchozí generace, by to mohlo představovat mnoho obtíží. Ale protože jsme konstruktivní opozicí a nechceme jenom kritizovat, tak souhlasím s potřebou, upravit současný výpočet výše penzí u předčasných důchodců, který vede k situaci, kdy jsou některé předčasné penze vyšší, než by byly v případě standardního odchodu do zaslouženého odpočinku. Nicméně musíme si také uvědomit, že příliš přísné sankce vůči předčasným důchodcům staví pracující v předdůchodovém věku do mimořádně nevýhodné situace na trhu práce. V případě ztráty zaměstnání, se kterou tito občané nepočítali, jsou jim trvale snižovány penze, ačkoliv po většinu svého života pracovali.

To by mohlo být výhodné nejen pro stát a státní rozpočet, ale také pro občany v důchodovém věku. V případě penzistů často nejde pouze a primárně o finanční stránku věci. Často jsme svědky toho, že i lidé, kteří jsou finančně nezávislí, si prodlužují dobu svého života, kdy jsou pracovně aktivní.

A navíc má generace občanů nad 60 let značné množství životních zkušeností, jiný pohled na svět a pro mnohé pracovní kolektivy je obohacením. Zdůrazňuji tady ještě jednou, že mluvím zejména o lidech, kteří pracovat mohou a chtějí.

A nejen že připravila o úspory současnou aktivní část populace, ale také české důchodce, kteří už nemají možnost vytvořit si nový finanční polštář pro nenadále situace. Na závěr svého projevu jenom opětovně zopakuji, že dnes tedy projednáváme parametrické změny, které nemají nic společného s důchodovou reformou. Jediný cíl dnes projednávaných parametrických změn je nám však zcela jasný a já jsem ho tady uvedla explicitně několikrát. Je jím připravit současné i budoucí důchodce o finanční prostředky.

Asociální vláda Petra Fialy opakovaně vystupuje proti českým důchodcům, vytvořila si z nich terč svých opatření, a to jenom proto, že je mnohokrát chybně považuje za voliče hnutí ANO. Penzisté nezačnou ve svém věku hromadně protestovat, penzisté nevyjdou do ulic, penzisté vám nebudou psát negativní komentáře na twitter. To ale neznamená, že jen proto, že je o důchodcích méně slyšet, je máme začít ignorovat.

Děkuji vám za pozornost. Další s přednostním právem, respektive se stanoviskem Poslaneckého klubu hnutí ANO vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka.